Na straně příjmů by se pak mělo jednat o zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové společnosti, které generují obrovské zisky bez jakéhokoliv zdanění. To je ovšem zákon, který už byl v některých západních zemích zaveden, protože tady samozřejmě oni inkasují obrovské zisky z reklamy, to je v pořádku, ale nedaní se vůbec v České republice, a také jde o zdanění dividend vyváděných ze České republiky zahraničními korporacemi.

Celkový přínos těchto opatření se pohybuje v řádu stovek miliard korun a znamenal by poměrně rychlý návrat k vyrovnaným, či dokonce přebytkovým státním rozpočtům. No, ale vláda Petra Fialy, protože naslibovala ve Washingtonu, naslibovala v Bruselu, tak samozřejmě už jí nezbývají peníze pro české občany. A teď na to všichni čeští občané doplácí tím nehorázným zdražováním, které doslova nehorázně vláda Petra Fialy odmítá řešit.

To nezdůvodníte, vážená paní ministryně, prostřednictvím... .

To je přece úplně neuvěřitelná, šílená politika vládní koalice Petra Fialy. Toto opatření bude mít drtivě negativní dopad na hospodářství České republiky, které je založeno na automobilovém průmyslu, a tudíž i na míru nezaměstnanosti a životní úroveň českých občanů.

Jinak by přece řekli, okamžitě řekli, že nesouhlasí s hlasováním TOP 09 a Pirátů. Ale všichni mlčí, protože souhlasí. Ano, Piráti a TOP 09, strany vládní koalice, poškodily miliony českých občanů tím, že nebudou mít na auta. Ale já tady mám návrh, co s tím. Poslední možností, jak toto opatření zvrátit, bude totiž hlasování v Radě ministrů životního prostředí Evropské unie, což je sice nedostatečné, protože opatření životnímu prostředí nepomůže, ale ohrozí hospodářství a sociální stabilitu, ale proto by podle mě, protože je tam ještě to jedno hlasování, tak by o něm měli jednat a) podle mě i ministři těchto resortů, což by vláda měla prosadit, měla by to prosazovat, no a hlavně by ministr životního prostředí měl hlasovat proti a přesvědčovat ostatní v Evropské unii.

Tak se ukažte, tak se ukažte!

Na tomto příkladu je naprosto jasně vidět, že závazky vyplývající z členství v Evropské unii České republice a našim občanům evidentně škodí, a vláda Petra Fialy tomu pouze servilně přikyvuje, protože to není česká vláda.

Je to tak, protože na české občany nemáte energii, nezbývá vám energie na české občany a pomáháte Ukrajincům, na české občany kašlete, a když už nějaký čas zbývá, tak tady ministr práce a sociálních věcí Jurečka ztrácí čas tím, že připravuje přejmenování ministerstva. To je neuvěřitelný výsměch všem občanům České republiky.

Jenom bych ještě zdůraznil, že už máte většinu v této Poslanecké sněmovně tři čtvrtě roku.